Děkuji panu zpravodaji. Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu, a to hlasováním číslo 9, protože bylo navrženo usnesením, které jsem zahájil.

Kdo je proti? Děkuji vám. Rozhodnutí padlo, to znamená, že povedeme jak obecnou, tak podrobnou rozpravu.

Nyní tedy poslanec Kubíček. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 10.

Takže jsme rádi, že se nám to podařilo toto vládě vysvětlit a změnit ty původní názory, které pan ministr Hamáček měl.

Ta asi hlavní revoluce se koná v možnosti volit z motorového vozidla.

Poslanci SPD návrh tohoto zákona podpoří, protože tam byly zapracovány i tyto naše připomínky.

Nikomu z ostatních stran se do toho nechce. Přitom přímá demokracie ve formě referend funguje po celé planetě včetně USA, kde se hlasuje v jednotlivých státech jak o odvolávání politiků, tak třeba i o výši daní. A studie ukazují, že státy USA, které mají vyšší míru přímé demokracie, mají jak vyšší míru spokojenosti obyvatel, tak i vyšší efektivitu státní správy. A samozřejmě v Evropské unii zákon o referendu nemají jen dvě země: Je to Kypr a Česká republika.

Ne, naopak. A je tristní, že nás, co prosazujeme demokracii a referendum, označují pseudodemokraté za nedemokraty, přičemž právě tyto české probruselské politické a novinářské elity brání ve skutečnosti zavedení demokracie nejvíce. Děkuji za pozornost. Připraví se paní kolegyně Černochová.

Nebudu zdržovat. Já jsem na začátek poděkoval všem těm, kteří se podíleli na vzniku tohoto zákona, nicméně musím se ohradit vůči slovům kolegy Okamury o nějakých mých protiústavních záměrech.

A nenapadl je z logických důvodů, protože i po přijetí tohoto zákona budou případy, kdy nebude umožněno některým občanům volit, protože prostě mají nemoc, která je vysoce nakažlivá. A to je důvod, proč zákonodárce toto do toho zákona vložil.

Ano, máte pravdu, že to v tom zákoně je. Tady byl ovšem rozdíl v tom, že to se týkalo, když bylo něco lokálního, takže to je pro tyhle ty případy.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

A je také pravdou, že omezení volebního práva z důvodu ochrany života a zdraví je běžně předpokládáno. Nicméně to se většinou týká jednotlivců.

Skutečně nějaké to lokální ohnisko nebo omezení by mohlo vést zcela ke změně těch voleb, což by potom vyvolávalo problémy v nějakých případných následných přezkumech nebo zpochybňování legitimity.